Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Těžištěm návrhu zákona je rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní. Novela se věnuje především čtyřem základním tématům.

Návrh zákona obsahuje zakotvení legislativních předpokladů pro modernizaci portálu Finanční a Celní správy České republiky, zejména v novém pojetí daňové informační schránky, která dnes u léta existuje v informačním systému ADIS.

Zřízení daňové informační schránky a rozsah nabízených služeb nicméně bude záviset na technické vybavenosti konkrétních správců daně. Díky tomu bude možný postupný náběh nově poskytovaných služeb. Na poli elektronizace návrh dále přináší například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daně z příjmů o jeden měsíc v případě podání elektronicky. Takže motivujeme ty subjekty, které dnes vlastně ještě nemají zákonnou povinnost podávat daňová přiznání elektronicky, což je téma, se kterým přišli kolegové z České pirátské strany a které jsem slíbila zahrnout do vládou předloženého komplexního materiálu. Nalezneme v souvislosti s tím zde i kratší lhůtu pro vrácení přeplatku v případě elektronicky podaných žádostí, upuštění od povinnosti podávat formulářová podání elektronicky pro ty, kteří si dobrovolně zřídili datové schránky, nebo snížení pokuty za nedodržení elektronické formy podání o polovinu.

Třetím tématem je revize, komplexní revize sankčního systému, která by měla mimo jiné zmírnit dopady některých sankcí, zejména úroků, a odstranit některé nesystémové výjimky v této oblasti.

Dnes tu minimální hranici máme 200 korun, napříště bude 500 korun, takže do 500 korun se úrok počítat vůbec nebude. Čtvrtým klíčovým tématem je zavedení odbornou veřejností, judikaturou dlouhodobě poptávané možnosti vyplácet formou zálohy části nárokovaných nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty zadržovaných v důsledku probíhajícího kontrolního postupu. Tato změna povede ke snížení negativního finančního dopadu uvedeného zadržování, současně si ale vyžádá, a to říkám otevřeně, prodloužení doby pro vyhledávání činnosti správce daně o 15 dnů, což zároveň přinese lepší zacílení kontrolní činnosti, méně zbytečných kontrol a zadržovaných finančních prostředků, což bude samozřejmě ve svém důsledku znamenat zajištění dalšího cash flow, peněz do cash flow firem.

Základní účinnost návrhu zákona je předpokládaná prvního dne druhého měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Děkuji vám za pozornost a jsem připravená zodpovědět veškeré vaše dotazy.